Dobře.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další bod tohoto návrhu: Doporučuje Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu, a to za účelem efektivního využití finančních prostředků získaných od koncesionářů.

Kdo je proti? Já vám děkuji.

Návrh byl přijat.

Bude kontrola hlasování, tak počkáme chvilku.

Pan poslanec. Prosím. Já jenom pro pořádek. Hlasoval jsem ne. Zřejmě rudá barva. Nezpochybňuji hlasování. V tom prvním věcném předpokládám. Prosím, pokud nejsou žádné další věci k hlasování, tak myslím, že bychom se mohli posunout k dalšímu návrhu. Děkuji za slovo.